Takže já osobně si myslím, že zákon není dobrý. Není ani dobře připraven. Je tam celá řada otázek, které mi nebyly z důvodové zprávy a ani, mnohdy, připustím, poměrně věcné odpovědi pana ministra zodpověděly na otázky, které kolem elektronické evidence tržeb mám. Takže z tohoto pohledu si myslím, že schválit tento zákon tak, jak je připraven, není dobrý postup. Současně, a tady mám velkou obavu, se domnívám, že to není úplně náhoda, že tak jak tady ve Sněmovně něco přes ty dva roky působím, tak sleduji, jak se neustále utahují šrouby. Tomu nebo těm, kteří jsou opravdovým motorem ekonomiky, a to jsou ti malí a střední podnikatelé. To je motor, to je duch a to je i duše společnosti, která vytváří to jádro a v momentě, kdy my si ji takto zpracováváme, neustále na ně tlačíme, tak si myslím, že to prostor není.

Já přiznám a cítím to ve společnosti že ano, ta podnikatelská sféra je do jisté míry rozpolcená, není to tedy jednoznačné, že by všichni vítali nebo všichni odmítali. Přesto tedy, jak jsem si našel, v dohledatelných průzkumech jsem zjistil, že v jednom z těch průzkumů, myslím, že to byla agentura MEDIAN, se ukázalo, že 56 % živnostníků a podnikatelů chápe elektronickou evidenci tržeb jako novou administrativní zátěž a někteří se dokonce bojí své likvidace. Je tam velká skupina, něco přes 30 % dotázaných, kteří v podstatě nebyli schopni a nevěděli přesně, co elektronická evidence tržeb pro ně bude znamenat, a na druhém pólu čili 56 % jasně proti, 32 neví na druhém pólu je pouze 8 % těch, kteří zavedení elektronické evidence tržeb vítají. Čili mám za to, že ta myšlenka není a nemůže být z vládních lavic vydávána jako jasná, že sami podnikatelé by zavedení elektronické evidence tržeb chtěli. Velmi často, a dostanu se k tomu a i dnes o tom byla řeč, je to, které státy mají systém elektronické evidence tržeb.

Co se stalo tedy v tom velmi často zmiňovaném Chorvatsku? Došlo tam kromě toho, že bylo zavedeno, původně plošně, došlo tam k protestům a EET se tam nevztahuje na prodej na trzích. Hned k tomu jedna poznámka.

Paní kolegyně všude, já ne a oba jsme byli ve stejné zemi. A nehledě k tomu, že mám ještě jednu krátkou zkušenost osobní, když jsem zjišťoval, co se stalo po zavedení elektronické evidence tržeb v Maďarsku.

Nepochybuji, že ten, kdo chce podnikat, okrádat a dělat daňové podvody v České republice, velmi brzy na nějaký systém podobného typu přijde. To je jenom praktická. Čili co se stalo v tom Chorvatsku, abych se v posledních dvou minutách aspoň vrátil.

Naopak v Chorvatsku přibyly obchodní společnosti. To je důkaz toho, že tento systém opravdu spíš nahrává těm velkým, těm firmám, o které nám z našeho pohledu, tím myslím vládní koalici, především jde, ale ubližuje určitě těm malým, kteří podnikají a ručí za své podnikání celým svým majetkem. Dostal jsem se na první stránku ze svých osmi, s dalším, aspoň s částí, vás seznámím v příštím vystoupení, pokud paní místopředsedkyně nenavrhne něco, že by opozice třeba nesměla mluvit vůbec. Děkuji za pozornost. Já ještě poprosím o strpení. Přečtu omluvu pana poslance Adama, který se omlouvá dnes od 10 do konce jednacího dne.

Tolik omluvy. Nyní zde mám dvě faktické poznámky pokud je to faktická? Ne, tak v tom případě dám prostor paní poslankyni Lorencové s faktickou poznámkou a potom s přednostním právem vystoupí pan předseda Kalousek.

Všechny ty argumenty i ze strany opozice vlastně hovoří o tom, že o nic jiného nejde. Prostě za každou cenu zastavit to, aby tady skutečně došlo k transparentnímu výběru daní.